Za třetí jsou to stropy na odvody na důchodové pojištění. Pokus máme číslo 2, snažit se tyto stropy zrušit legislativním opatřením. Snad se to dostane na příští jednání Sněmovny. Tak si to odpočítejte z tohoto deficitu. Pak řešení velké nezaměstnanosti předčasnými důchody, o tom jsem se už zmiňoval. Přes 250 tisíc lidí pobírá důchody dříve, než má statutární hranici. Různé slevy na příjmy důchodového pojištění.

To bude další deficit. Uvedu jeden příklad. V jednom roce jsme toto umožnili v případě, kdy zaměstnavatel školil zaměstnance, kteří neměli práci, a od září do prosince byl výpadek na důchodovém fondu 9 miliard korun. Pak je to historicky vzniklý deficit výběru pojistného. Tento deficit je přes 50 miliard korun. To je jednoroční deficit vykrytý jenom z těchto prostředků. Náklady na administraci České správy.

Ale já už jsem tu včera uváděl, to nejsou jenom náklady na vyplácení důchodů, ale nemocenských, odškodňovacích zákonů a různých jiných úkolů, které musí Česká správa nad rámec důchodového pojištění zabezpečovat, včetně toho sněmovního tisku, který jsme nachystali pod číslem 406. Nekolidující zaměstnání, omezení či žádné odvody do důchodového pojištění. Není každý příjem z pracovní činnosti nebo na živobytí zatížen důchodovým pojištěním. O nelegálním zaměstnávání bychom zde mohli hovořit asi hodně. Často se kritizují ti, kdo nelegálně svou práci nabízejí. Ale pro koho je to vlastně výhodné? Pro ty, kteří nabízejí tuto práci a dostanou na ruku něco a nejsou důchodově pojištěni? Nebo pro ty zaměstnavatele, pro které je to režijně výhodné, protože je to minimum, které musí zaplatit? Takže tito zaměstnanci vám vlastně také neodvádějí do systému a budou potom čerpat, nebo už čerpají ze státní sociální podpory nebo z dávek v hmotné nouzi. Švarcsystém s tím úzce souvisí. Ano, to je legální. To je sice v zákonech o zaměstnanosti postaveno mimo právní systém, ale v podstatě když půjde kontrola, tak tyto problémy nachází, akorát není ochota je řešit. Tito lidé budou nešťastní, až přijdou do důchodu, protože odvádějí minimum. Nejsou to ti bohatí živnostníci. Jsou to ti chudáci, kteří jinou práci než přes švarcsystém nedostanou. Jiný výpočtový základ pro odvody u důchodového pojištění u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Obrovské politikum. Ale prosím vás pěkně, to přece není solidní, aby jedna skupina, tři čtvrtě milionu lidí, měla to je nová důchodová skupina, která zde byla zavedena aby odváděla 30 % toho co zaměstnanec. A můžete mít k tomu různé a různé výklady, ale podstata je ta ochuzuje to důchodový systém a je to v konečné fázi znevýhodní, až se jim vyměří důchod. Dopady cyklické krize asi v kapitalismu neovlivníme, ale jsou také velkou sekerou do důchodového systému. A pak ten problém my říkáme, že vzniká deficit na důchodovém účtu. O co by to bylo jednodušší, kdyby bylo sociální zabezpečení, anebo bychom zlegalizovali toky dotace státu do systému, když už chceme držet bilančně vyrovnaný důchodový účet, že ten stát opravdu zaplatí za ty činnosti, které ze zákona umožnil, aby byly započítávány pro nárok na důchod, ale nejsou hrazeny. Čili toto vlastně funguje v Rakousku, v Německu, všude jinde, jenom u nás to je důvod, a já věřím, že to je především politický důvod, jak strašit občany, že je tam deficit a že se nám ten celý systém zhroutí. Musím říci, že ta problematika není jednoduchá. Jsem si toho vědom. My jsme třeba v takzvané Potůčkově komisi předložili také náš návrh na řešení, má 12 stran, 6 plus 6 stran příloh. Ale jsme si vědomi toho, že tato komise není komisí pro důchodovou reformu, ale je to komise, která řeší šest základních cílů z programového prohlášení vlády. My jsme byli do této komise přizváni.

Takže jsme ve stejné situaci, jak to bylo v těch minulých komisích: demokraticky můžete všechno říct, ale pak samozřejmě většina rozhodne. Já mám jenom obavu z jedné věci že komise pracuje intenzivně na různých variantách, které stejně ve vládě nebudou přijaty. Problém v té komisi je, že nemá politické vedení, které by usměrňovalo činnost a říkalo tady ano, tady ne. Čili nechci říci, že co se tam všechno zpracuje, musí být hloupé, ale že to může být spousta času, který se nakonec ukáže jako promarněný. Protože když sleduji současnou koalici, tak mi je jasné, který návrh má asi jakou naději. Ale přesto je to první komise, která pojímá důchodový systém jako součást celého sociálního systému, který nevytrhává, a snaží se pojmout ten systém jako celek, protože se vzájemně prolíná. Chci tedy říci, měli bychom přinášet argumenty, které se nedají vyvrátit. V politické diskusi je to asi problém.

Ale takovou diskusi jsem bohužel ještě nezažil.

A poslední poznámka.

Dovedete si představit, že tady budujete nějaký systém v laboratorních podmínkách, hledáte jeho vybilancovanost, a pak stačí nějaký vzdálený nebo blízký konflikt a všechno je jinak. Výhoda toho státního důchodového pilíře je v tom, že je regulovatelný, že může reagovat na každou situaci. Někdy tvrději, někdy mírněji.

Tak já nevím, která informace je správná, ale 83 tisíc mají banky, Ministerstvo financí, Česká správa má necelých 81 tisíc, protože když se to páruje, tak se zjistí, že zase ti dealeři si nabrali ty, kteří neplatí, protože jsou nezaměstnaní, oni za ně měli prachy, nakonec se zjišťuje na České správě, že někdo má dvě tři zaměstnání, ale že je účastníkem druhého pilíře, se nahlásil jenom u jednoho zaměstnavatele. Složitě se to dohledává. Můžu vám říci, že pokud se podaří ten pilíř jiným zákonem, ne tady tím dnešním, zrušit, tak to ještě bude velmi složité.